Peníze na silnice by byly poskytovány podle počtu obyvatel v daném kraji a rovněž také podle délky silniční sítě v daném kraji, což by znamenalo, že by se celkem dostalo do rozpočtového určení kraje na silnice druhých a třetích tříd až 8 mld. korun.

Zároveň jsme všichni zažili koronakrizi a velkou debatu minulý týden o tom, že obcím, městům a krajům v České republice se nedostávají finanční prostředky, že přijdou o značnou část svých příjmů. Mimochodem, daňové propady už v této době avizované z obcí a měst v České republice jsou 30 až 40 %. Tyto návrhy zákonů, které předkládám a o jejichž zařazení prosím, mohou sloužit zároveň jako velmi dobrý nosič další debaty o tom, aby se do regionů, do krajů, měst a obcí vrátily finanční prostředky, a to nejenom finanční prostředky, které umožní krajům a městům investice. Ono je potřeba si uvědomit, že při tom výpadku, který teď dopadá na obce a kraje a přes ta opatření, nebo kvůli těm opatřením, která schválila Poslanecká sněmovna, mnohé obce a města budou omezeny i na provozu, budou šetřit na provozu škol, školek, sekání trávy, svícení. A tady se dostáváme do dobrého okamžiku, kdy můžeme otevřít celkovou debatu v rámci tohoto zákona, který se primárně věnuje rozpočtovému určení daní pro kraje. Uvědomme si prosím, že peníze pro kraje jsou určovány nespravedlivě dvacet let stejně.

A proč od 18 hodin? Bude tady přítomen. Už je ve Sněmovně přítomen hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Oni samozřejmě chtějí osobně prezentovat zákonodárnou iniciativu svých krajských zastupitelstev a chci zdůraznit , která byla podpořena napříč politickým spektrem. Jedná se o tři návrhy hejtmanů z různých částí politického spektra. Pojďme tuto debatu otevřít. Můžeme napravit letitou nespravedlnost, ale můžeme tím otevřít i debatu o té nespravedlnosti, která byla na obcích, městech a krajích napáchána rozhodnutími vlády a Poslanecké sněmovny v posledních týdnech. Ještě jednou děkuji za podporu tohoto návrhu a zařazení všech tří bodů, tří návrhů tří krajských zastupitelstev. Děkuji vám, pane předsedo. Já poprosím ještě jednou o klid. Slovo má pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura s přednostním právem. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo.

Konkrétně se jedná o pevné zařazení bodu číslo 68, tisk 800, zákon Ministerstva obrany o Vojenském zpravodajství, jedná se o první čtení, a sice na čtvrtek 18. 6., to je variabilní týden, jako druhý bod jednacího dne za bod číslo 67, tisk 790, který byl navržen ke schválení z grémia. Jedná se o Vojenskou policii. Za Vojenskou policii dát Vojenské zpravodajství. Další je pouze technická úprava.

Předávám panu předsedovi. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Před několika málo týdny jsme přijali jinou novelu zákona o České národní bance, která ty klíčové pravomoci České národní bance přiznala.

Děkuji za slovo.

Za druhé to, co budu říkat, nesměřuje proti novinářům.

Nemohou. To není první případ, který se děje, ale tentokrát bych řekl, že to už je za hranou. Už jsme si zvykli, že čteme různé přepisy policejních odposlechů atd., ale dát tam vyloženě nahrávku člověka, který se vůbec, ale vůbec nemůže bránit?

Je mi líto, co teď řeknu, ale mám velké podezření, že to opět vynesly orgány činné v trestním řízení. Pokud to tak není, tak se omlouvám.